Je to občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nesmíme zapomenout na obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Jestli si vzpomenete, věnovali jsme se posledně s panem poslancem Holečkem úzké souvislosti loterijního zákona a financování sportu. Čeká nás ještě dvacet, třicet hodin, ale dáme to. A určitě dáme i tu kulturu. To jsou asi tak ty nejvýznamnější právní předpisy. A v tomto výčtu nejsou záměrně obsaženy prameny nejvyšší právní síly v podobě Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, nicméně musíme si být vědomi skutečnosti, že jako předpisy obecně prostupující právní úpravou všech právních odvětví se i tyto normy dotýkají námi projednávané problematiky a novely, kterou předložil pan poslanec Volný. Z výše uvedeného výčtu logicky pak vyplývá, že herní problematika je na zákonné úrovni upravena rozličnými rozmanitými právními předpisy různých právních odvětví. Ze soukromoprávních předpisů asi nejvýznamnější obchodní zákoník a ve veřejnoprávním předpisu se jedná o správní právo a finanční právo.

Je to speciální právní předpis. Ten modifikuje soukromoprávní úpravu obsaženou v občanském zákoníku i v obchodním zákoníku a má tak přednost před odlišnou úpravou obsaženou v těchto právních předpisech.

Výjimkou jsou řízení ve věcech správy odvodů, kde se dle § 41 odst. 3 postupuje podle daňového řádu.

Předmětem právní úpravy loterijního zákona je tak úprava veřejnoprávních předpokladů pro uskutečňování hazardních her jako specifického typu smluv o sázce a hře upravených předpisy občanského práva...

Stanoví působnost a pravomoci orgánů veřejné správy v otázkách hazardních her. Stanoví práva a povinnosti dalších osob vykonávajících činnost v souvislosti s hazardními hrami. Pro loterijní zákon je charakteristické obdobně jako pro právní předpisy jiných států takzvaného východního bloku, že zákonodárce nebyl v době přijetí zákona zcela připraven na vytvoření předpisu upravujícího činnosti do té doby u nás neprovozované, nebo provozované jen ve značně omezené míře. To se projevuje v nepromyšlené systematice zákona stejně jako ve formálně logických nedostatcích při užívání pojmů a jejich vzájemných vazeb.

První část zákona je také z formálního hlediska částí nejproblematičtější. Obsahuje sedm paragrafů, z nichž jsou bez jakéhokoliv vnitřního členění a v na sebe nenavazujících ustanoveních vymezeny nejdůležitější pojmy a instituty užívané v dalších částech zákona.